20 miliard, vážení! A dalších 20 miliard korun je ohrožených.

Částka se může vyšplhat na 96 miliard, přičemž 17 let bude náš stát také přispívat na výplaty duchovním. Nepopírám, že církevní restituce byly správným krokem. Ale ne v takové formě, která měla za cíl jediné vytáhnout další peníze z kapes občanů do politických stran. A hlavní otázkou je, jak byl tento Kalouskův tunel zrealizován.

Jenom tak si můžeme vysvětlit, proč podle výpočtu Českého statistického úřadu stát v případě církevních restitucí ocenil majetek příliš draho, takže i cena za nevydaný majetek je nadhodnocena.

A proč stát zaplatil 44, když to mělo být 14? 44! A lesní pozemky měly být 10 korun a stát zaplatil 27! Takže zjednodušeně řečeno to znamená, že kvůli schválení Nečasovou vládou a iniciátorem celého projektu církevních restitucí panem Kalouskem bude stát vyplácet peněžní náhradu o miliardy vyšší, než by musel, a to bude až do roku 2043. Celkem Češi daňoví poplatníci zaplatí kvůli špatnému zákonu zhruba 600 miliard korun navíc za podporu solárních baronů, což je kvalifikovaný odhad Energetického regulačního úřadu. Kdopak asi byl jejich vlastníkem? Nebo Háva od Kalouska? Kmotři? Nebo dokonce někteří poslanci? Když náklady na solární elektrárny začaly prudce klesat, ale podpora ceny garantované státem ne, očekávalo se, že vláda Mirka Topolánka nějak zareaguje. Důsledky jedno z největších tunelů na veřejné prostředky se tak potýkáme dodnes.

Privatizace Letiště Praha. Tento plánovaný tunel za 100 miliard odtajnily Janouškovy odposlechy. Aktéři: Kalousek, Topolánek, Řebíček, Bém. A tehdy byl akcionářem letiště samozřejmě pan ministr Kalousek. Naštěstí.

Zase je to ten pan ministr financí Kalousek. 44 procent jste prodali za 67,5 milionu korun. Ano, slyšíte správně.

Dotační podvody.

No přece ODS. Konkrétně tehdejší předseda regionální rady Jiří Šulc. A vysvětloval to tady někdo? Není ztrátou času svolávat mimořádnou schůzi sněmovny kvůli pseudokauze Čapí hnízdo? Zákon o prokazování původu majetku. Zákony na regulaci a vyšší zdanění hazardu.

Jak Sněmovna řešila vaše dotace na obnovu rybníků? No nijak. V roce 2002 jste podal žádost na státní dotace na opravu svých rybníků v rámci programu Obnova rybníků po povodni.

Ministerstvo financí vám ale prominulo chyby ve využívání dotací při obnově vašich rybníků. Stalo se to za vlády Mirka Topolánka a ministra financí samozřejmě dělal Kalousek. Nikdo nekřičel.

Nebo asi tady všichni trpíte ztrátou paměti.

Tentokrát to ale nebyl Klaus, kdo řídil tuhle privatizaci. Pro tento projekt zvedli ruce všichni ministři za Občanskou demokratickou alianci.

Proč jste tedy ve Sněmovně nikdy neřešili podivné okolnosti této privatizace, kterou prokazatelně ovlivnila vysoká politika, nikoliv ekonomické zájmy českého státu? Já ANO financuji ze svých peněz.